Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan předseda vlády a pan zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Ladislav Velebný. Tento bod byl přerušen v obecné rozpravě, kdy nedostal prostor pan ministr zemědělství na faktickou poznámku.

Prosím, paní kolegyně.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se vrátila k tématu, které jsem otevřela na květnové schůzi a kterým je absence regulace dodavatelů.

Předkladatelem je předseda vlády, a proto prosím o odpověď přímo pana premiéra. Děkuji. Další řádná přihláška pan poslanec Adamec.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hezké odpoledne. Já bych možná řekl pár slov na konto návrhu tohoto zákona. Přiznám se, že po minulé vzrušené debatě obhájců tohoto zákona jsem zvažoval, zda vůbec vystoupit, ale nedalo mi to. Musím to říct.

Tento zákon tedy speciální je. Navíc tady padalo, jak si necháme diktovat od Evropské unie, od pana kolegy Okamury. Tento zákon samozřejmě není nařízen Evropskou unií. Je to naše dobrovolná vůle. Pokud vím, tak srovnatelná úprava v tuto chvíli existuje ve dvou zemích Evropské unie, je to Maďarsko a Slovensko. Musím říct, že tam to nefunguje příliš mnoho dobře.

Možná pár údajů, proč jsem vystoupil. Když se podívám na Českou republiku, tak na rozdíl od Velké Británie, která má cca čtyři řetězce, které ovládají samozřejmě velký počet trhu, 85 %, tak Česká republika má asi přibližně deset řetězců a neovládá ani půlku trhu. Na druhé straně když se podívám na dodavatele, tak tam je situace trošku jiná.

Mají dneska už i kvalitní zboží, levné zboží, mají jiné otevírací doby, protože se jim to vyplatí, aby bylo otevřeno.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní pan poslanec Novotný, potom paní poslankyně Havlová.

Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, když jsme poslouchali relativně dlouhou první část rozpravy k tomuto návrhu, tak zazněly z hlediska obhajovatelů a předkladatelů hlavní dva argumenty, proč je tato novela potřeba.

A pak jsme slyšeli spoustu velmi silných emocionálních slov o tom, jak tento zákon ochrání zájmy českých výrobců, zejména malovýrobců, oproti zlým zahraničním řetězcům, které mají zahraniční matky.